Děkuji.

Vážená paní předsedající, děkuji, avšak není tu zástupce navrhovatele ani zpravodaj... Kolegovi se omlouvám.

V rámci přípravy na projednávání tohoto tisku mě zaujalo několik pasáží či spíše dva body dotýkající se tohoto tisku.